Ještě jednou vás velmi prosím, abyste to zvážili.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Jediné, co připustím, je námitka proti mému postupu. Prosím, pane zpravodaji, pan předseda Stanjura s námitkou. Vznáším námitku proti postupu pana předsedy, protože nevím, o čem jsme hlasovali. Nikdo ho nepodal. Vy jste nechal hlasovat o návrhu, který nikdo nepodal. Jak je to možné? To je ta má námitka.

Dobrá, prosím. Mám námitku proti postupu předsedajícího, pane předsedo, vzhledem k tomu, že není možné, aby se hlasovalo o vašem návrhu, který jste přednesl z místa předsedajícího. Pokud jste chtěl tento návrh předložit, mohl jste požádat libovolného místopředsedu sedícího po vaší levici či pravici a tento návrh přednést z tohoto místa, kde teď stojím já.

Pane předsedo Kalousku, pane předsedo Stanjuro, já vás odkazuji na jednací řád § 54 odst. 9, který zní: Předseda poslaneckého klubu nebo předsedající mohou navrhnout přerušení schůze Sněmovny. Já jsem přesvědčen, že i toto je hlasovatelné. Já tu debatu dál nepovedu, nechám rozhodnout Sněmovnu. Byla zde dvojí námitka o tom samém, tzn. budeme hlasovat o námitce, protože to je dvojí hlasování, tak nejprve o námitce pana předsedy Stanjury, potom o námitce pana předsedy Kalouska. Nejprve hlasujeme o námitce pana předsedy Stanjury. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana předsedy Stanjury. Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ty byly odhlasovány. Prosím, pane zpravodaji, předneste návrh procedury. Děkuji za slovo...

Hlasujeme o návrhu na vrácení do druhého čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh procedury. Děkuji za slovo.

Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s následující legislativně technickou úpravou tu jsem již načetl v rozpravě. II. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích

Hlasování o návrhu zákona jako o celku.

IV. pověřuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, V. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednášel stanoviska výboru. K tomu bych chtěl dodat, že po dohodě s parlamentní legislativou ve smyslu zmocnění, tak jak jsem o něm teď hovořil, doplňuji hlasovací proceduru tak, že za prvé ještě před pozměňujícími návrhy typu A budeme hlasovat o načtených legislativně technických opatřeních.